s přednostním právem. Tak s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Klán.

Otázkou zůstává, kdo za to všechno může. Samozřejmě exhalace, které vypouštíme jako civilizace, respektive nejvyšší znečišťovatelé.

Takže původcem samotného znečišťování naší planety je deregulovaný kapitalismus. Děkuji za pozornost. To byla zajímavá informace. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Dneska je velký den komunistů.

Ale já jsem si dal tu práci a našel jsem si stenoprotokol ze zajímavého projednávání tohoto tisku v prvém čtení. Vystoupili celkem tři řečníci: pan ministr, jeho citace si nechám až na druhé místo, potom pan zpravodaj, to budu citovat jako první, a potom pan poslanec Kučera, který to navrhl přikázat ještě výboru pro životní prostředí. To bylo celé. Zkusme si připomenout, co nám řekl pan zpravodaj. Cituji přesně.